Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Poté bychom projednávali body z bloku zprávy, návrhy a další. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. A nyní případně mohou vystoupit ti poslanci, kteří mají návrh na změnu schváleného pořadu. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Já jsem se vás pokoušel překřičet, ale až budou vystupovat jednotliví poslanci, prosím o klid, abych slyšel, co navrhují. Ještě jednou děkuji a prosím o klid. Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl jednu změnu k pořadu schůze, tak jak už jsem avizoval na grémiu, s mírnou úpravou, která reaguje na tiskovou konferenci pana předsedy Michálka, vaším prostřednictvím, pane předsedo.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Tak další s přednostním právem, pan místopředseda Pikal. Poté pan předseda Výborný. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Nechtěl jsem využívat přednostního práva, ale nebudu v tom dělat zmatky.

Máme nového poslance, chceme ho zařadit do procesu, tak ať to jde rychle. Děkuji. Pan předseda Výborný.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil požádat o zařazení nového bodu na jednání dnešního pléna Poslanecké sněmovny, a to bodu nazvaném Financování sociálních služeb a reálná situace. Žádám o zařazení jako první bod dnešního programu.

Dovolte mi krátce zdůvodnit důvod tohoto bodu. My jsme se tady financování sociálních služeb věnovali velmi podrobně několik dnů, jednacích dnů Poslanecké sněmovny, a já musím bohužel, bohužel, konstatovat, že výsledek těch jednání a to, co zde představily v tom divadelním představení předminulý pátek paní ministryně Maláčová a paní ministryně Schillerová, tak je věc, která ještě ten den snesla velmi negativní reakce přímo z terénu, od poskytovatelů sociálních služeb, od zástupců krajů a měst, protože to, co tady bylo sehráno, je na hony vzdáleno tomu, co bylo původně požadováno Poslaneckou sněmovnou, a to aby vláda zajistila dofinancování sociálních služeb ve výši 2 mld. ze státního rozpočtu.

Ano, jednu miliardu, polovinou od paní ministryně Schillerové, polovinou od paní ministryně Maláčové, skutečně slíbila poskytnout poskytovatelům sociálních služeb přes kraje.

To znamená, domovy pro seniory a další pobytová zařízení prostě zůstanou na sucho. O ty lidi se nebude mít někdy od listopadu, protože tam počítáme s tou jednou miliardou, nebude mít kdo postarat.